Pak by možná bylo efektivnější umíme zrcadlit tu informaci, ale tvrdím, že by bylo efektivnější pak zpřístupnit ten celkový registr, celkovou evidenci exekucí tak, aby kontrolu mohl provést dopředu každý zájemce a zkontrolovat na základě jednoduchého dotazu, zda vozidlo, které si chce pořídit, je předmětem rozhodnutí o exekuci, či není. Čas! Děkuji.

Na druhou stranu každý z nás máme zkušenosti, když třeba se snažíte hledat třeba nájemníka do svého bytu, jdete do registru exekucí, jestli byste nepronajali byt někomu, kdo je v exekuci.

Děkuji.

Cíl je společný, zajistit, aby prostě třeba nedostatečnou informovaností netrpěli ti, kteří si pořizují vozidlo, a nemají možnost se dostat k těm finálním informacím. Doplním ještě, že to opravdu tak jednoduché není, protože v případě exekucí je okolnost závazku vůči majetku vedena nikoliv jenom samotným rozhodnutím, ale doručením rozhodnutí, což je zároveň věc, která z hlediska záznamu registru vozidel také nebude tak snadná. Nicméně cíl je najít nějaké řešení, které by bylo cenově dostupné, které by bylo efektivní a které by bylo možné v dohodě Ministerstva dopravy a Ministerstva spravedlnosti zajistit s tím, že vnímám, že i vaše zkušenosti v této oblasti by mohly být cenné pro nalezení nějakého efektivního praktického řešení.

Děkuji, paní místopředsedkyně.

Bude mimochodem slavit teď deset let od přijetí v roce 2013.

Nicméně ta novela řekněme že nedopatřením zhoršila přístup obětí, dětských obětí sexuálních útoků, k poskytování peněžité pomoci jak k překlenutí zhoršené sociální situace, tak k určitému příspěvku na odškodnění způsobené nemajetkové újmy.

Dva odbory, legislativní a odbor odškodňování, očividně zřetelně zastávají různé názory, a to nepomáhá dětským obětem, aby se opět dostaly díky novelizaci anebo alespoň výkladu té nové právní úpravy v jejich prospěch, k té žádoucí finanční pomoci.

Děkuji.

Prosím, paní poslankyně, ujměte se slova. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Platy udrží, ale budou propouštět. Služebny zatím neruší. V době, kdy je v naší zemi neprověřených několik set tisíc Ukrajinců a mohou přibývat i nelegální migranti z třetích zemí, je snižování počtu policistů hazard s bezpečností našich občanů. Děkuji za dodržení času a nyní vystoupí pan vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan. Děkuju, paní místopředsedkyně. Já bych byl rád, abychom poctivě pracovali s daty.

Ještě jednou zdůrazňuji, že kriminalita se v loňském roce nedostala na předcovidová čísla. Kdo se kriminalitou a jejím řekněme průběhem zabývá odborně, ve všech zemích po celém světě prostě poklesla kriminalita výrazně v době covidových opatření už jenom z toho důvodu, že covidová opatření chtě nechtě platila pro úplně všechny vrstvy společnosti, a to i pro ty, které se dopouští nějaké závadové činnosti. Na celém světě nám poklesla kriminalita, podívejte se na jakékoliv statistiky jakékoliv země.

To je přece poctivá práce s daty.